Navrhovatel poté po projednání reagoval na přerušení tohoto bodu a ptám se pana ministra, jestli se hlásí s úvodním slovem.